Tak v tom případě, pokud nikdo není proti, bych navrhl, že přerušíme projednávání tohoto bodu do zpracování a písemného předložení přehledu pozměňovacích návrhů nejméně na 40 minut.

Tak pan předseda s přednostním právem.